Prosím, nebojte se. Můžeme se k tomu kdykoli vrátit během dalších dnů nebo příštího týdne. Ale pokud už máte jasno, tak avizuji, že by se to mohlo povést na komisi dnes do 7. hodiny večerní. Děkuji za pozornost. Děkuji. Konstatuji, že jsme ustavili všechny výbory Poslanecké sněmovny. Krásně jsme si zahlasovali. A nyní na základě dohody předsedů všech poslaneckých klubů bych vás chtěl informovat, že bylo vydáno rozhodnutí číslo 1 předsedy Poslanecké sněmovny, kterým jsem pověřil pana poslance Karla Raise řízením rozpočtového výboru.